Já bych ještě konkrétně, co má dělat.

Tam se to prostě zastavit nemůže, to by tuto republiku poškodilo. Na cesty, které mají nějaký byznys charakter a mají pomoct našemu exportu, tak jsme se dohodli mimochodem včera se ještě na vládě to precizovalo, že na takové cesty budou podnikatele doprovázet náměstci, aby právě ministři byli v maximální možné míře k dispozici doma a pracovali na svých ministerstvech. My nemůžeme ale čekat. My musíme pracovat, jakkoli jsme v demisi, protože lidé od nás očekávají, že budeme pracovat v jejich prospěch, a my stojíme stejně v demisi, myslím si, na platech jako mimo demisi. Takže já se v tomto ohledu cítím povinován odvádět tu práci na sto procent. Dobré dopoledne. Další s přednostním právem je pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jeden z předních českých komentátorů filozofii tohoto projevu popsal tak výstižným a stručným citátem... Tak výstižným a stručným citátem, že si ho dovolím vypůjčit, jenom se pokusím dvě slova přeložit pokud možno co nejpřesněji do pojmů, které je možno vyslovit v Poslanecké sněmovně.

Dovolím si upozornit, že to není pravda.

Jenom podotýkám, že v právním výkladu olomouckých státních zástupců je takový krok korupčním trestným činem.

Já jsem interpeloval paní ministryni financí, abych se zdvořile dotázal, proč a z jakého důvodu došlo k náhlé změně plánu kontrol a k okamžitému nástupu finanční kontroly na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Když to tedy shrnu, tak metody, které používáte jako vláda v demisi pro ty personální výměny, jsou mimořádně nebezpečné, a pokládám za nezbytné, aby se jimi Poslanecká sněmovna zabývala. Myslím si, že i poslanci hnutí ANO, kteří si tady při diskusi o tom, zda bude schválen, nebo nebude schválen program mimořádné schůze, stěžovali, že nemohou vystoupit a nemohou reagovat na naše vystoupení, si zaslouží, aby o tomhle mohli diskutovat. Zaslouží si, aby tohle tady mohlo být vysvětleno a abychom si mohli říct, co smí či nesmí dělat vláda v demisi a co je či není nebezpečné na výkon zejména oněch nestranných a nezávislých institucí, zvlášť v bezpečnostní oblasti, zvlášť v situaci, když máme předsedu vlády, který je trestně stíhaný a má svůj obrovský konflikt zájmů vůči policii i vůči složkám, které nad policií vykonávají dohled. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Miroslavu Kalouskovi. A jelikož se mi tady kupí dotazy, jaké pořadí a kolik vlastně, tak já to jenom přečtu rychle.

Takže prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Chtěl bych pana předsedajícího požádat, jestli by nemohl zjistit kvorum, protože, vážená vládo, vážení členové Poslanecké sněmovny, vážení spoluobčané, nevidím zde...